Mohu vás informovat a potvrdit to, co tady bylo řečeno, že jsem se v posledních dvou dnech zúčastnil v Aténách jednání představitelů evropských zemí s ministry převážně tedy ministry zahraničí arabských států.

Měl jsem na tomto summitu vystoupení na téma Sýrie.

To samotné vám asi udělá představu o tom, jak těžké problémy dneska sužují řadu těch zemí i těch ministrů, se kterými jsem se setkal, kteří mluví o problémech, které jsou v takovém řádu, který si často neumíme ani představit.

Chápou nás jako zemi, která pro ně dnes představuje velmi dobrého partnera. A de facto mohu říci, že v žádném z těchto jednání jsem nenarazil na nějaké zásadní překážky nebo něco, co by vztahy nějakým zásadním způsobem komplikovalo.

Děkuji vám. Pan poslanec ještě s doplňující otázkou.

Chápu bezpečnostní problémy v současné době, ale i problémy sociální a ekonomické. Můj dotaz ale spíše směřuje k tomu, že historicky naše země měla velmi dobré vztahy s arabskými zeměmi zejména v hospodářské oblasti.

Děkuji vám. Poprosím pana ministra ještě o doplňující odpověď.

A překvapivě i v tomto regionu najdeme země, které mohou v tomto významně přispět.

Mluvil jsem třeba o Libanonu.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Které pozemky jsou v majetku České republiky s příslušností hospodaření Zdravotního ústavu v Ostravě?